Já vám také děkuji. Přečtu omluvy, které jsem obdržel.

Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Hezké dopoledne, to je mé první vystoupení v rámci druhého čtení, pak mám ještě jedno, kde představím konkrétní návrhy klubu Občanské demokratické strany na úspory ve výši 30 miliard korun. Já jenom zopakuji to základní stanovisko, které jsme tady prezentovali již v rámci prvního čtení, že ten rozpočet je špatně nachystaný, je tam zbytečně velký deficit, neodpovídá naší ekonomické situaci. Pravděpodobně zítra pan ministr financí představí pokladní plnění státního rozpočtu za prvních 11 měsíců. Očekávám, že tam bude přebytek, nemám samozřejmě informace, pouze k tomu dvacátému, protože my jako členové rozpočtového výboru dostáváme tu základní informaci po každé dekádě, takže si jasně můžeme všichni ověřit, že není žádný důvod k tomu, aby ten rozpočet byl tak ztrátový. Jistě jste zaznamenali stejně jako já jeho mediální vystoupení, že kdyby ten rozpočet mohl sestavovat sám a nemusel se ohlížet na své koaliční partnery, zejména sociální demokraty, ale současně on říká, že jim v tom zdatně sekundují i členové třetí strany, KDUČSL, tak ten rozpočet by byl minimálně vyrovnaný. Není důvod nevěřit stanovisku pana ministra financí. Ale aby to neměl tak jednoduché, aby to pouze nebyly takové ty řeči, já bych ušetřil, já bych udělal vyrovnaný rozpočet, ale ti zlí, ti ostatní mi to neumožňují, ale já dobrý hospodář bych to udělal. Tak já ho chci vyzvat, aby v rámci rozpravy ve druhém čtení nám řekl, kde on osobně vidí úsporu 60 miliard. Protože to se jednoduše řekne jednou větou, já bych byl pro vyrovnaný rozpočet, ale máme poměrně obsáhlý materiál, má stovky stran, a pane ministře, já bych vás chtěl vyzvat prostřednictvím pana místopředsedy, abyste nám představil těch 60 miliard. Kdybyste tu pravomoc měl a nemusel se ohlížet na ty, kteří tak rádi utrácejí, jak vy říkáte, tzn. sociální demokraty, a já v tomto bodě s vámi souhlasím. To není kritika vašeho názoru. A myslím, že to odpovídá realitě, že zejména sociální demokraté tlačí na neustálé zvyšování výdajů. Ale zkuste nám říct vy jako ministr financí, jako ten, kdo má nejvíc informací, kdo má k dispozici největší aparát k rozpočtu, kde vy osobně byste viděl těch 60 miliard. Konkrétně.

Nemusíte reagovat okamžitě, můžete použít přítele na telefonu, ale by fajn, kdybyste to řekl ještě v rámci druhého čtení. Já na konci rozpravy představím náš návrh na úsporu 30 miliard. V konkrétních položkách, v konkrétních částkách. Je to o 50 % méně, než vidíte v tom rozpočtu vy, a rádi se necháme inspirovat a ty potenciální úspory mohou být tedy vyšší, podle vašeho názoru. Rozumím tomu, že to nemůžete předložit jako poslanec, jak se chystáte u jiného návrhu zákona, a že existuje něco jako koaliční smlouva a většinový názor vlády.

Na námitku, že už to nejde, že už máme schválené parametry, musím říct, že je to pravda, ale můžeme úplně jednoduše snížit výdaje na obsluhu státního dluhu. To znamená, ty uspořené peníze se mohou použít na umoření státního dluhu. To bezesporu jde, nic tomu nebrání, kromě většinového názoru členů Poslanecké sněmovny. Takže úplně jednoduše, pokud chcete, abychom vám věřili, že vy osobně byste rád prosadil vyrovnaný rozpočet na příští rok, tak nám ukažte těch 60 miliard. Já vám děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Dolejš a připraví se pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

Podrobné odůvodnění tohoto návrhu máte v příslušném dokumentu, nicméně se pokusím krátce tento návrh okomentovat. Jedná se o doporučení vládě České republiky sjednotit od roku 2018 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury a regionálního školství. V tuto chvíli máme ve státním rozpočtu dva tyto programy. Jeden je pod Ministerstvem školství, druhý je pod Všeobecnou pokladní správou, tedy pod Ministerstvem financí. Ministerstvo financí otevřelo program výstavby regionálních škol a já jsem vlastně byl i v rámci rozpravy a závěrečného slova pana ministra Babiše v prvním čtení inspirován k tomuto návrhu, protože sám ministr financí nám sdělil, že toto opatření, tento program, není v kompetenci Ministerstva financí. Já se s tím ztotožňuji, protože to není systémové řešení, tato problematika věcně přísluší Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Takže věřím tomu, že pak v rámci těch ostatních debat se k tomu ještě vrátíme. Já jsem původně zvažoval, že bych připravil pozměňovací návrh už pro tento rozpočet, aby se to sloučilo již v příštím roce, nicméně Ministerstvo financí ten program již vyhlásilo, města a obce žádají o dotace z programu, který je pod Ministerstvem financí, a považuji za nekorektní, abychom do toho procesu nyní vystupovali. Bylo by to nekorektní především vůči těm žadatelům, vůči městům a obcím. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.